To si řekněme na rovinu. A to jsou přesně věci, které my, tato vláda, podporovaná tedy prostě levým spektrem, nechce. Slyšeli jsme tady celou řadu věcí kolem pojišťoven. Tři a půl hodiny tady pan předseda Kalousek přednášel, citoval důvodovou zprávu Solvency II. Nemohl jí nikdo rozumět. Maximálně experti na pojišťovnictví. Nechci se nikoho dotknout.

Ale nic víc. Nic víc. My tady vytváříme nějakou státní pojišťovnu, kam převádíme? Jaké zestátnění pojistného? A řeči, že se zdraží životní pojistné? Prosím vás. Do gesce Ministerstva financí spadá finanční arbitr.

A v podstatě jestliže pojišťovny tímto začnou vyhrožovat, tak ať si laskavě sníží poplatky a sníží nehorázné zprostředkovatelské smlouvy. Stál vedle mě včera na konferenci expert na závislosti. Bohužel teď nevím to jméno.

Prosím, máte slovo. Prosím vás, nepokřikujme po sobě. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsem rád, že paní ministryně potvrdila, že skutečně měla férovou politickou nabídku.

Nejde o pojišťovny, ale o pojistky. Znovu zdůrazňuji, že nikdy v minulosti nebyly technické rezervy na životní pojištění zdaňovány. Nikdy! Byly vždycky jenom řízeny vnitřní předpisy, regulátorem a vnitřními kolaterály. To bylo skutečně odstraněno přijetím pozměňovacího návrhu poslance Suchánka. Ale životní pojištění, dvě třetiny portfolia, nikdy ty technické rezervy zdaňovány nebyly, protože to nedává sebemenší smysl. Každý z nás přihlašuji se ke konfliktu zájmů, také mám životní pojištění každý z nás, kdo máme životní pojištění, si můžeme odepsat ročně příslušnou částku z daní, protože je to kapitálové pojištění, a vedle toho, že doufáme, že se nám nic nestane, a nebude nám tedy vyplácena pojistka za to, že jsme zraněni nebo že jsme zemřeli, že po vypršení smlouvy tu našetřenou částku dostaneme včetně samozřejmě kapitálového výnosu. To je smysl kapitálového životního pojištění. Jestliže zdaníme technické rezervy, zvýšíme náklady pojišťoven a výnos bude menší. To je prostě jenom znárodnění části výnosů životního pojištění, kterého se vláda dopouští. Ale mohli byste, protože to dává úplně stejnou logiku.

To zaprvé.

Mám žádost i od poslanců v lavicích, že neslyší. Takže vás požádám o klid. Tak prosím.

To ale není boj se závislostí.

A ano, zatřetí, jde o katastrální úřad.

Nemám nic proti tomu, že jste tuhle seriózní nabídku odmítli. Ale budiž řečeno znovu a opakovaně, že místo abyste uzavřeli politickou dohodu s opozicí, rozhodli jste se vědomě porušit zákon a pokládáte to za lepší. Pokládáte to za lepší. Myslím si, že vláda nemá porušovat zákon, že žádný poslanec nemá vědomě porušovat zákon. Vy se domníváte, že ano. Tolik tedy k té dohodě. Nalijme si čistého vína. Vláda zveřejnila nějaké programové prohlášení a paní ministryně se odvolává na jeho body, které chce plnit. Není náhodou v tom programovém prohlášení také zrušení superhrubé mzdy? Dokonce si vzpomínám, že bylo v programovém prohlášení i Sobotkovy vlády.